Děkuji. Pan předseda zřejmě rozporuje, že kdybychom jednou hlasovali o vyřazení a nebylo by hlasováno, tak nemůžeme podruhé hlasovat znovu o vyřazení.

Je to přijatelné pro navrhovatele tohoto bodu? Já nechám chvíli na poradu a dám slovo panu poslanci Zaorálkovi, který je přihlášen jako další k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Já bych vás chtěl požádat o zařazení nového bodu, prvního bodu na jednání dnešní Sněmovny, který bych nazval Stanovisko České republiky k událostem v Sýrii.

Předesílám, že zahraniční výbor se tímhle zabýval minulý týden, na konci týdne. A důvod, proč bych byl rád, aby to tady bylo zařazeno, je ten, že ta událost byla jednak, myslím, velice mimořádná, tohle je něco, co se neděje každý měsíc, a proto, že si myslím, že stanovisko České republiky úplně zřejmé není. Tak jak jsem ta stanoviska sledoval, a teď nemám na mysli to, že u nás, já to vím, nebylo vždy jednoduché najít shodu mezi ústavními činiteli. Ale já jsem pozoroval, že nebylo docela jasné ani stanovisko členů vlády. Dokonce jsem zaslechl a zaregistroval určitou distanci premiéra od stanoviska ministryně obrany a ministra zahraničí, takže si myslím, že z toho veřejnost může mít docela hokej. Mně připadá, že to je téma důležité proto, a já jenom aspoň naznačím, v čem je ta vážnost.

A možná si vzpomenete, že jsme to komentovali různě tehdy. Shodovaly se v tom, že hodnocení smyslu útoku těch 59 tomahawků se odvíjí od toho, jestli se ukáže, že to je součástí nějaké celkové strategie, nějaké koncepce toho, jak budeme dále postupovat, a že ten krok nezůstane ojedinělý, vytržený, ale že bude součástí nějaké opravdové politiky vůči Sýrii.

A teď jde o to, že není jednoduché v takové situaci se k tomu postavit.